Podle mého soudu jsou to věci, které vážně narušují důvěryhodnost policie, státního zastupitelství, důvěryhodnost celého procesu vyšetřování. Prosím pěkně, my tady nejsme od toho, abychom komentovali, hodnotili nebo nějakým způsobem vstupovali do živé činnosti živých kauz, které probíhají.

Děkuji. Děkuji.

Zahajuji projednávání dalšího bodu.